Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí poslanec Michal Kučera.

Ke stolku zpravodajů, pane ministře. Děkuji. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím nikoho přihlášeného. Není tomu tak, rozpravu končím a táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.